Stanovisko sociálního výboru: doporučující. Stanovisko ministryně?

Návrh byl přijat. Pozměňující návrh I1 paní poslankyně Adamové Pekarové k zákoníku práce, když chce nový bod mimořádné ukončení pracovního poměru. Stanovisko sociálního výboru: nedoporučující. Stanovisko ministryně?

Návrh byl zamítnut.

Upravuje pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, který nebyl v podrobné rozpravě opakovaného druhého čtení přednesen. Stanovisko ministryně?

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.